Ano, děkuji.

Prosím, máte slovo. Paní předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, děkuji za slovo. Chtěl bych zde dneska načíst nový bod, který se týká dlouhodobého nedostatku léků a nekompetentního postupu ministra zdravotnictví. Ministr zdravotnictví nás všechny uvádí do nejistoty svými chaotickými, zmatenými a často bohužel i nesrozumitelnými výroky, které pak musí vysvětlovat, aby je vůbec lidé pochopili.

Venku je slunce, ale léky v lékárnách a v nemocnicích stále nejsou.

Dokonce si myslím, že tu ani na podzimní období nebudou.

Každý, kdo někdy dělal ve zdravotnictví, ví, jak probíhá dovoz a hlavně jak dlouho legislativně trvá, než se mohou dostat léky mimo Evropskou unii na naše území. I to jasně potvrzuje, že po více jak 500 dnech ve funkci ministr zdravotnictví stále nechápe, jak funguje legislativa a jak funguje zdravotnictví. A protože, když někdo s panem ministrem nesouhlasí nebo s touto vládou, bývá hned osočený ze šíření dezinformací nebo je členem pětikolony, dovolte mi, abych zde přečetl jeden dopis z mnoha, který dostávám, a je z lékárny od jedné paní doktorky: